Je to pro mne těžké proto, protože v okamžiku, kdy jsem učinil kroky v Dopravním podniku v jiných oblastech ekonomického zájmu, dostal jsem varování: Když to budeš dělat, něco na tebe najdeme. To varování jsem dostal opakovaně, zvlášť v okamžiku, kdy se začalo hovořit o tom, jaké sumy odcházejí z Dopravního podniku z každého lístku. To je velmi zvláštní pocit, když to, proti čemu jste celý život bojoval, dnes někdo dokáže použít proti vám. Souhlasím s tím, nemám s tím žádný problém. To, co je ještě jedna velmi zvláštní věc slyšeli jste tady zprávu, kterou přečetl zpravodaj o tom, jak zní obžaloba. Pro mne je prostě neakceptovatelné, nepochopitelné, že mohu být obviněn jako člověk ve zločinném spolčení, protože nás je bylo by nás jedenáct, jeden chyběl, takže deset, a že tam může být napsáno, že jsem konal s úmyslem. Z toho zasedání existuje zápis a existuje zvukový záznam.

Na všechny ty otázky nám odpovídají právníci, externí znalci odborníci tak, že říkají: Jediná možná cesta tohoto řešení je tato.

Naše rozhodnutí bylo opřeno o všechny znalecké posudky. Bylo opřeno o názory odborníků, kteří byli z našeho pohledu, a stále jsou, nezpochybnitelní. Naše rozhodnutí se také opíralo o to, že jsme do toho rozhodnutí dali klauzuli, že ta smlouva, její prodloužení, se uzavírá na dobu jednoho roku a v průběhu toho roku že se bude rada a zastupitelstvo snažit najít řešení, které by umožnilo projekt Opencard, tedy projekt elektronické karty, změnit, najít pro něj jiného emitenta a najít jiné ekonomické řešení. Jenom úplně okrajově ti, kteří píší posudky pro vyšetřovatele, nemají oprávnění na ten znalecký posudek, který dělají, a vycházejí z čísel, která jsou údaji z jiného malého města, kolik tam taková Opencard stojí.

Já znovu opakuji, že za svou osobu i za všechny radní se cítím naprosto nesmyslně obviněn. Je to skutečně věc, kterou já vnímám jako politické obvinění, protože ten případ vždycky eskaluje v okamžiku, kdy já řeknu, že budu kandidovat nebo když jsem něco rozhodl. V tom okamžiku dostanu upozornění, že to konečně už přijde na pořad dne, ať si to dobře rozmyslím, co dělám.

To je věc, která se týká všech poslanců, nejenom mne. Týká se to strašlivým způsobem všech komunálních zastupitelů, a tady vás sedí celá řada, kteří vědí, o čem mluvím. Opatříte si všechny znalecké posudky, máte tam právníky, máte tam odbor, odborný odbor, který se tím zabývá, a všichni vám říkají svorně a jedním hlasem: Toto je jediné možné řešení. Ptám se, jak byste hlasovali. Nic to nemění na tom, co říkám, že jsem připraven se hájit před jakýmkoliv soudem, protože kdyby ten soud rozhodl, že jsem já úmyslně, s úmyslem získat nějakou výhodu pro sebe nebo pro někoho takto hlasoval, pak bych se domníval, že v zemi to nejsou právní podmínky, ve kterých je možné cokoliv dělat, a velmi bych zvažoval, jestli v takové zemi má smysl se snažit o to, co jsem celou svou politickou kariérou prací dělal a prosazoval.

Ale to, kdybych já a radní, kteří se mnou hlasovali pro to, měl být obviněn co obviněn? odsouzen za úmyslný trestný čin ve spolčení, to potom, nezlobte se na mne, tím by pro mne právní prostředí v této zemi končilo. Já znovu říkám: Jsem připraven! Děkuji panu poslanci Svobodovi. S faktickou poznámkou se přihlásil pan poslanec Radek Vondráček. Vážené kolegyně, vážení kolegové, zazněla tu řečnická otázka, jak budu hlasovat to bylo zajímavé. Je pravda, že jsem to ve svém příspěvku měl nachystané, ale malým písmem na konci toho papíru a v tom zápalu jsem to tady zapomněl říct. Můj názor je v té věci konzistentní. Já budu hlasovat pro vydání, a to z jednoho prostého důvodu v podstatě odpověděl už pan poslanec Svoboda , že to trestní stíhání je jaksi v reakci na to, že se začínal plést do situace na Dopravním podniku, když tam chtěl něco změnit.

Já si myslím, že tato země potřebuje rozhodnutí nezávislého soudu, že pan Svoboda je nevinný, že je zproštěn obžaloby. Potřebuje to mnohem víc než rozhodnutí naše, že nebude vydán k trestnímu stíhání. Poslanecká sněmovna nemůže být nějaká schovávačka, nějaký úkryt před trestním stíháním. V závěru znovu říkám: Držím panu poslanci Svobodovi palce. Považuji to obvinění za absurdní a připojuji se k tomu s myšlenkou, kdo by nám ty starosty a primátory dělal, kdyby se za toto mělo stíhat. Nenahrazujme práci soudu zde v této Sněmovně. Děkuji panu poslanci. S další faktickou poznámkou se přihlásila paní ministryně spravedlnosti. Prosím, paní ministryně, máte slovo.

Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, pane kolego poslanče Svobodo, já bych vás chtěla ujistit, že i tím, že jsem převzala odpovědnost za resort spravedlnosti, jsem si vědoma toho, jakou velkou důvěru a odpovědnost na mne ta situace vložila, a jsem přesvědčena o tom, že udělám všechno pro to, aby ti, kteří budou vydáni, nebo nebudou, ale předpokládám, brzy budeme vědět konečné rozhodnutí mohli se spoléhat na nestrannou justici, na to, že trestní stíhání bude vedeno skutečně nestrannými státními zástupci a soudci.